A od pana poslance Peksy. A říkat, co je dobře a co je špatně? Jaká je pozice České republiky?

Co prosazuje česká vláda?

Ale nemáme vyjednanou reciprocitu. Kdo nám to bude vyjednávat? Jestli to bude na úrovni E27, resp. dvacetsedmičky, budou všechny země chtít tak velkorysý přístup k občanům Velké Británie jako my, nebo se bude vyjednávat za všechny země a pak vyhrají ti, kteří nebudou mít tak velkorysý přístup? A to je skoro jisté. A nalijme si čistého vína. Kdo je na to připraven? Ministr vnitra, ministr zahraničí, premiér? Já nevím.

Kde je premiér? Ale má hájit zájmy českých občanů tady, ne v Davosu. Kde je ministr zahraničí? Kde jsou ostatní členové vlády?

Říkám, ten návrh je dobrý. Ale my chceme vědět, a věřím, že i vy chcete vědět, jak se česká vláda postará o naše občany, kteří žijí a pracují ve Velké Británii.

Děkuji. Pan poslanec Benešík má slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Právě severoirský mírový proces je založen na integraci obou zemí, tedy Spojeného království a Irské republiky, do Evropské unie.

Co se týče zahraniční politiky Evropské unie, tak to je opravdu jenom průsečík všech možných zahraničních politik všech členských států. Proto jednotlivé členské státy jsou autonomní.

Ano, Spojené království nám otevřelo po vstupu pracovní trh stejně jako dalších sedm nebo osm států tehdejší patnáctky.

To byl jeden z hlavních argumentů zastánců brexitu.

Pan poslanec Peksa a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Já jenom rychle zareaguji na pány kolegy Blažka a Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího. Ono je poněkud zvláštní, když se kolega Blažek pozastavuje nad skutečností, že Francie a Německo by dle jeho názoru měly více dbát zájmů ostatních evropských států, a na druhé straně se podivuje nad tím, že Česká republika bere v úvahu zájmy Irska. A pokud tento společný prostor někdo ohrožuje, tak logicky poškozuje i zájmy České republiky a českých občanů a mimo jiné i českých podnikatelů, protože i ti tam podnikají. Ještě bych chtěl říci sledujte, prosím, jednání výboru pro evropské záležitosti.

My tady bráníme náš společný evropský zájem. Pan poslanec Černohorský, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. On vyjednává, nicméně on nic neschvaluje.

Zvali jsme snad úplně všechny.

On skutečně vyjednává podle zadání a o průběhu vyjednávání pravidelně informoval a informuje.

Prosím, přestaňme tady říkat, že to vyjednal nějaký Brusel a že to rozhodl nějaký Brusel. Ten Brusel jsme samozřejmě i my a vláda České republiky. S přednostním právem pan předseda Radim Fiala.